Byla to miliarda 200 pro ty záchranné služby.

Když jsem poslouchal, tu diskuzi, která tady probíhala, a tady se argumentovalo tím, co dostáváme z Evropské unie a co my tam dáváme, ale vlastně se tady vůbec neargumentuje tím, co nás stojí aplikace celé řady nesmyslů, které ta Evropská unie a Evropská komise vymýšlí.

Druhá věc. Mluvíme tady o penězích z rozpočtů měst a krajů. Rozhodujeme tady o někom. Jaké je stanovisko Asociace krajů, jaká jsou stanoviska Svazu měst a obcí k tomu úkonu, který tady děláme? Tady starostové a celá řada lidí z praxe jasně a srozumitelně argumentují, co to pro ně bude znamenat. Málokdy spolu souhlasíme, ale v tomto určitě. Přece nemůžeme na úkor toho, že vytváříme jako pomoc, tu pomoc vlastně těm lidem, nebo tu šanci přežít ten problém, vzít. A tou cestou, jak jsem tady říkal, je prostě státní kasa.

Děkuji za slovo. Já už k tomuhle vystupovat nebudu.

To je druhá část včerejšího usnesení.

Takže nezapomněli jsme i na ty obce, které si chtějí pomoci samy. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Prosím máte slovo. Děkuji.

A jestliže připravíme obce o jejich autonomní příjmy, které jsou jejich ze zákona, a budeme to nahrazovat centrálními dotacemi, tak to prostě je posílení centrální moci nad demokratickými samosprávami.

A zase požádám sněmovnu o klid, než začnu měřit čas. Dobrý den, pane premiére, pane předsedající, paní ministryně.

Dopady to má na celou naši společnost, na celou republiku, a nejenom na ty obce.

Máte slovo v rozpravě. Děkuji, pane místopředsedo. Já prostě chci říct jednu věc. To, co dneska chceme, nebo nechceme schválit, je prostě nesystémové a nespravedlivé.

A je to prostě nesystémové, je to skutečně chaos.

Protože skutečně když se podívám po Sněmovně, tak netuším, co je správně.

Abych vás také nemusel přerušovat, pane předsedo, znovu požádám sněmovnu o klid a opravdu bych byl rád, abychom mohli uzavřít rozpravu, a neuzavřeme dobře. Tak, snad se hladina hluku snížila.

Jestliže vláda tvrdí, že nesáhne do obecních peněz, a činí tak, tak neplní slib. A to si myslím, že je velice špatný vzkaz nejenom zastupitelům měst a obcí, ale i směrem do byznysu.